Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, na debatu o nové azylové politice Evropské unie není možná na první pohled nejvhodnější politická konstelace. Parlament sice může zaúkolovat vládu, ta je ale bez důvěry a již brzy se odporoučí. Nevíme, jaká vláda nakonec důvěru dostane, jaké budou její zahraničněpolitické priority a jak se bude stavět k migrační krizi v Evropě.

Minulá vláda Bohuslava Sobotky selhala, když nebyla schopna jasně se postavit k povinným kvótám a následovat Slovensko a Maďarsko, které šly kvůli záměrům přerozdělovat migranty na základě automatického mechanismu do otevřeného sporu s Bruselem.

Ale bohužel nestalo se.

Něco takového není v zájmu České republiky. V tuto chvíli by měla na nejvyšší diplomatické úrovni probíhat jednání, do kterých budou zapojeni premiér, prezident, zástupci Parlamentu a celý diplomatický sbor, a to s jediným cílem: najít v rámci Evropské unie spojence a nový evropský rámec azylové politiky zablokovat. Tím samozřejmě nijak nezpochybňuji naše závazky plynoucí ze Ženevských konvencí. Předpokladem pro úspěch je, že nejvyšší představitelé našeho státu budou jednat ve vzájemné shodě.

Prostor pro to prosadit naše představy a naopak vystavit stopku nepřijatelným návrhům nesporně máme. Premiéra však máme v demisi a na prezidenta čekáme. Právě proto je namístě, že se iniciativy ujímá parlament. Rád připomenu, že ten byl v minulosti mnohokrát velmi aktivní.

Na nesouhlasné stanovisko Poslanecké sněmovny tehdy dokonce reagoval slovy: